Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, paní ministryně poměrně zevrubně prezentovala smlouvu.

Sjednání smlouvy je také v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky a významně napomůže rozšíření možnosti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi oběma smluvními stranami. Závěrem bych rád jako zpravodaj navrhl přikázání předmětné smlouvy zahraničnímu výboru. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Závěrečná slova nikdo nepožaduje. Budeme tedy hlasovat o přikázání. Jiné návrhy nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Končím tento bod. Děkuji panu zpravodaji.

To byly ještě omluvy.